Takže ty vaše návrhy jsou vlastně návrhy... No to je váš marketingový podvod! Vy jste říkali dočasně. Takže jsou to nesmysly. Já to odmítám. Nechceme navyšovat daně. My v koaliční vládě jsme společně snížili daně, to se dá všechno dohledat, a znovu dneska. A vy dneska navrhujete! Tak v opozici se to lehko navrhuje. Takže já to odmítám a je jasné, že v rámci naší koaliční vlády ten výběr daní funguje, že jsme vybrali podstatně víc peněz a že jsou peníze na všechno. I na ty dálnice, které v minulosti nebyly. Takže děkuji. Také děkuji. Pořád se nacházíme mezi body. Chtěl jsem hlasovat ne, na sjetině mám ano v tom závěrečném hlasování o návrhu zákona jako celku. Děkuji.

Vy, kteří jste udělali několik zásadních kroků ve vztahu ke zvýšení daňové zátěže, vy tady dneska mluvíte o tom, že my děláme nějaké negativní kroky pro živnostníky.

Dvě a půl miliardy korun jste vzali živnostníkům, protože si nemohli uplatnit slevu na děti a na manželku. My jsme dneska živnostníkům tímto rozhodnutím jednu a půl miliardy zpátky vrátili. A ta argumentace, že jsme snížili hranici ze dvou milionů korun na milion, tak ta argumentace postrádá jednu zásadní logiku.

Že tady byl systém, který prostě neměl logiku. A vím, nakolik je to velká zátěž, nebo není. Takže je potřeba toto doplnit jasně, aby ty informace byly korektní.

Takže to pro pořádek a pro korektnost tady je potřeba říci.

Děkuji panu ministrovi. Pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura, všechno přednostní práva. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji pěkně. Jenom dvě stručné poznámky k tomu, co říkal pan ministr financí.

Ten problém je ve výdajích. Kdybychom neměli 30 tis. nových státních zaměstnanců, kdybychom nevyhazovali peníze z okna zleva zprava, kdybychom neodpouštěli daně těm, kterým by odpuštěny být neměly, tak prostě to bylo rozpočtově odpovědné a bylo to zvládnutelné. Snížit daňovou zátěž o 41 mld. je rozpočtově odpovědné a snadné, pokud se současně chovám také rozpočtově odpovědně na výdajích. Za prvé. Za druhé, pan ministr financí tady napadl pana poslance Kučeru. Takže samozřejmě že si pan ministr ty daně odpustil. Ne že ne.

Děkuji panu předsedovi. Dále s přednostním právem pan předseda Stanjura, po něm s hlasováním paní poslankyně Kovářová, následuje pan předseda Laudát, pan ministr Babiš, prosím, pane předsedo.

Kdo hlasoval pro zavedení EET na farmářských trzích? Já ne, pane ministře zemědělství! Já a nikdo z mých kolegů nebyl pro. Ale fakta jsou jednoduchá. Už jednou v tomto volebním období vláda a potom vládní většina v parlamentu snížila výdajové paušály pro živnostníky, pro ty, kteří uplatňují výdajový paušál ve výši 80 a 60 %. To už bylo poprvé. Dnes to bylo podruhé. Ze dvou na jeden milion. A my jsme navrhli navrácení slev na manželku a děti bez omezení.

My jsme pro ten bod, který vrací slevy na manželku a děti, hlasovali.

Takže my jsme hlasovali pro navrácení těchto slev bez změny výdajových paušálů a tak je to správně. A očekával bych, že tento logický postup podpoří Sněmovna.

Ty děti to nejsou schopny nijak ovlivnit. Mimochodem, všimněte si, ten zákon, podle kterého se platí, je jeden. A tady najednou rozlišujeme zrovna u slev to, co dělá rodič. Tak jsme na to jenom upozornili.